Dokážete si to vůbec představit?

No to je strašné. Já se skutečně těším na to, jak bude Sněmovna nebo Senát zjišťovat konkrétní odpovědnost konkrétního radního. A znovu nejedná náhodou rada ve sboru?

Jak to tedy je?

Za čtvrté výroční zprávy budou číst i senátoři. Rada České televize a Rada Českého rozhlasu budou stejně jako doposud každoročně vypracovávat dvě výroční zprávy, a to jednu o činnosti, druhou o hospodaření. Novinkou však bude, že tyto dokumenty neprojedná jenom Sněmovna, ale bude je projednávat také Senát.

Zatím to vypadá, že k této změně nedojde a zprávy budou nadále dvě.

Jestli teď ležely ve Sněmovně výroční zprávy i čtyři roky staré, což teprve až se to bude přenášet ještě do Senátu? Bude to další, další úplně zbytečná činnost. Za páté na řediteli se musí shodnout 12 hlasů. Se zvýšením počtu členů Rady České televize se zpřísní také podmínky pro volbu nebo odvolání generálního ředitele. Zatím to takhle je, pokud se v hlasování neschválí jeden z pozměňujících návrhů, který to mění.

Vláda původně zamýšlela, že by stačila prostá nadpoloviční většina hlasů.

Ono tedy není jasné, zda a jak se promítne tento požadavek do nadcházející volby generálního ředitele, která by měla proběhnout 7. června tohoto roku. Rada České televize je momentálně nekompletní, má jen 14 členů, jeden chybí. Pokud zákon vejde v platnost někdy v průběhu jara, zasáhne už do běžícího výběrového řízení. Parlament by tedy musel urychleně vybrat a zvolit nové členy Rady České televize na neobsazená místa. A to je zásadní nesmysl. Za šesté žádný takzvaný prozatímní ředitel. V současném znění zákona o Českém rozhlase jsou některé obdobné věci upravené jinak než v případě České televize. Když například skončí ve funkci generální ředitel a ještě není vybrán nový, Českou televizi řídí pověřený zástupce. V případě Českého rozhlasu ale zákon výslovně požadoval, aby Rada Českého rozhlasu zvolila prozatímního ředitele. Novela tento rozdíl odstraňuje, a tak i v Českém rozhlase bude v případě potřeby stačit pouze pověřený zástupce.

Za sedmé zrušení dvouletého cyklu obměny radních. Na základě pozměňujícího návrhu hnutí ANO by se do vládní novely mohla dostat formální změna, která zruší obměňování třetiny radních každé dva roky. Pravidlo skutečně zastaralo a v praxi se radní mění podle toho, kdo zrovna rezignuje nebo je odvolaný z funkce. Mandát bude vždy trvat šest let, nebude se krátit na dobu zbývající do mandátu odstoupivšího radního. Věřím, že tento návrh koalice podpoří. Za osmé přejmenování volebního výboru. Ta poslední úprava je spíše úsměvná. Už nebudeme mít ve Sněmovně volební výbor, ale výbor pro mediální záležitosti. Výbor se historicky jmenuje volební, protože původně pouze vybíral kandidáty do mediálních rad. Nyní se v praxi zabývá mediálními zákony, výročními zprávami a posuzuje činnost televizní i rozhlasové rady. Tak proč ne? Myslím, že tohle je jediné, čím ničemu neuškodíte v té změně. No, dámy a pánové, při svých toulkách privatizací veřejnoprávními médii jste zapomněli ještě na jednu takovou organizaci, ta se jmenuje Česká tisková kancelář. Myslím si, že dneska už si na ni vzpomenete a začnete na tom pracovat, protože tato tisková agentura je od svého založení také veřejnoprávní institucí, a proto tento kobercový nálet na nová pravidla a pořádky koalice by se měl týkat taky jí. Ale ono to není potřeba, protože teď je potřeba postavit do latě rádio a televizi a zvolit toho správného generálního ředitele a vytvořit ten správný vliv ve veřejném prostoru, respektive si ho ještě udržet a posílit. Čekal bych věcnou diskusi o médiích veřejné služby v digitální době, jestli potřebujeme stále tři instituce, nebo nám stačí jen jedna, která pokryje všechno. To znamená na tři instituce jeden ředitel, jedna rada. Ne, my potřebujeme tři a ještě si zvýšíme počet radních, aby to bylo v uvozovkách levnější.

Všimli jste si toho?

Český rozhlas má dominantní zvukový obsah, ale k tomu i zpravodajský video a online obsah. No a ČTK má dominantní zpravodajský obsah a všechny ostatní média typy stejně jako jeho veřejní sourozenci, které platí naši občané. Není namístě se posunout v čase a reagovat na současné mediální možnosti a trendy, uživatelské návyky koncesionářů, občanů? Víte, kolik by se ušetřilo financí? Já si myslím, že to víte, že to máte spočítáno.